Z členů vlády se omlouvají: Jan Hamáček osobní důvody a Miroslav Toman pracovní důvody.

Navrhujeme:

V souvislosti s vyřazením bodu 41 schváleného pořadu navrhujeme vyřadit i body 42 sněmovní tisk 189 a 43 sněmovní tisk 213, zrušení obsoletních předpisů, navrhovatel poslanec Marek Benda.

Dnes bychom pokračovali v projednávání dalších bodů z bloku prvého čtení zákony. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou. S náhradní kartou číslo 6 hlasuje pan místopředseda Pikal. Paní poslankyně, páni poslanci, prosím o klid v sále.

Děkuji, pane předsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, dámy a pánové. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl pevné zařazení následujících bodů do pořadu 40. schůze Poslanecké sněmovny. Můj návrh, pro vaši informaci, vychází z debaty na dnešním ranním grémiu Poslanecké sněmovny a věřím, že má šanci na úspěch. Takže návrh zní:

Děkuji za pozornost. Děkuji. Poprosím všechny, aby se už usadili na svých místech, a poprosím o klid. S přednostním právem paní předsedkyně Pekarová Adamová.

Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, dobrý den vám přeji a dovolím si vás požádat o předřazení jednoho bodu.